Děkuji, dobré odpoledne.

Je to určitě pozitivní pro rodiny. Určitě nejsme ještě na konci, čeká nás ještě určitě několik týdnů, kdy bude tento nástroj k užitku.

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé kolegyně, kolegové, opět jenom krátká poznámka.

Cílem není za každou cenu co nejvíce zvyšovat tyto dvě dávky.

Měli jsme dvě podmínky, když jsme o tom diskutovali s předkladatelem, paní kolegyní Valachovou: za prvé aby to bylo časově omezené, což obsahuje tento návrh zákona, a ta druhá podmínka byla vlastně naplněna i tím, co tady bylo řečeno, to znamená, chceme co nejdříve pustit děti do školy a doufám, že v polovině měsíce dubna tato podmínka nastane. Děkuji za pozornost. Vážené dámy a pánové, hnutí SPD prosazuje zvýšení ošetřovného na 80 % pro rodiče pečující o děti do 10 let v době uzavření škol a školek v důsledku epidemie koronaviru. Toto zvýšení naše hnutí SPD podporuje dlouhodobě, protože je nutné všemi dostupnými prostředky zabránit postupujícímu a nebezpečnému propadu příjmů našich pracujících rodin. Návrh se týká i pomoci žákům a studentům se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami, což též prosazujeme. Doufám, že tento návrh zákona projde, abychom pomohli slušným a pracujícím lidem. Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Tak si myslím, že je dobře, že na Zelený čtvrtek tady nesedíme zbytečně, ale že tady sedíme užitečně a že snad posuneme zákon, který je pro všechny ty, co se o někoho starají, odměnou, na které jsme se shodli.

Děkuji.

Tak samozřejmě všichni asi cítíte, že můj názor bude zcela odlišný, byť pravděpodobně budu v této Sněmovně možná jediný, který řeknu, že vlastně si neuvědomujete dopady a tady slibujete něco, možná z důvodu bohulibosti, že se ocení ženy a podobně.

Ale víte, co se stalo za ty dva týdny, nebo za ty tři týdny, co to funguje? Zvedla se nemocnost o 40 %. A vy chcete tady hovořit o tom, že přemýšlíte s důsledky? Nepřemýšlíte, nezlobte se. Já vím, že jste se domluvili napříč všech politických stran, ale to ještě neznamená, že jste se domluvili dobře. Nezlobte se, já s tímto zákonem nemohu souhlasit a budu hlasovat proti.